Rozhodnutím předsedkyně číslo 24 byl tento tisk přikázán k projednání výboru pro evropské záležitosti a lhůta byla stanovena do 14. června 2022.

a bod 8, sněmovní tisk 107, vládní návrh zákona o dozoru nad trhem s výrobky;

Poté projednávat body z bloku Zákony druhé čtení, to znamená sněmovní tisky 30, 72, 57 a další. Zítra, to je ve středu 1. června, zahájit jednání bodem 11, sněmovní tisk 161, novela zákona o ochraně označení původu druhé čtení, a poté pokračovat projednáváním bodů z bloku Zákony prvé čtení.

Poté bychom pokračovali body z bloku Zákony prvé čtení. Dále se navrhuje v 10 hodin zařadit pevně nový bod, a to sněmovní tisk 225, novela energetického zákona, zkrácené jednání.

V pátek 3. června navrhujeme projednávat bod 3, sněmovní tisk 55, vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí druhé čtení, a bod 4, sněmovní tisk 56, vládní návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí související, druhé čtení.

Prosím tedy. Ano, pane předsedo, klid zajistíme. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid. Pokud máte důležité rozhovory, přesuňte je prosím do předsálí. Ještě jednou prosím o klid. Pane předsedo, stačí takto? Děkuji, páni poslanci a paní poslankyně. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl jménem poslaneckého klubu SPD navrhnout nové body na program schůze Poslanecké sněmovny a jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bych navrhl bod s názvem Vláda Petra Fialy je lhostejná k chudnutí občanů. Takže jenom, abyste si to, paní místopředsedkyně, poznamenala, abyste to pak správně zopakovala, až budeme hlasovat.